S tím, dámy a pánové, že tím tedy dostane druhou šanci, ale bude to opravdu jenom druhá šance, protože dalších deset let nebude moci do ničeho takového vstoupit. Jinak řečeno, bude to moci učinit jednou za 17 let, tedy reálně dvakrát, nanejvýš třikrát za svůj ekonomický život. Dámy a pánové, více než půl milionu lidí je v takové situaci, že na dnešní parametry oddlužení nedosáhne, a pokud jim nepomůžeme tím, co tu předkládám, tak jsou odsouzeni k tomu, že oni a jejich rodiny zbytek života budou žít mimo oficiální ekonomiku.

Já děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jaroslav Borka. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, dámy a pánové, projednáváme zákon o úpadku a jeho způsobech řešení, tzn. takzvaný insolvenční zákon. V průběhu let se trvale zvyšuje počet vícečetných exekucí, jak tady říkal pan ministr, které jsou v současnosti vedeny proti více než 75 procentům všech dlužníků. Řada z těchto dlužníků se ocitá v tzv. dluhové pasti, jak zde bylo také řečeno, a kdy jeho pohledávky se staly nesplnitelnými, neboť jejich celková výše včetně příslušenství roste rychleji, než jaké dlužníci jsou nebo byli schopni uspokojovat ze svého majetku a svých příjmů. Přibližně 2 % dlužníků, u nichž dochází k exekučnímu vymáhání, je schopno poskytovat měsíčně věřitelům v uložené výši. Přibližně 7 % dlužníků dosáhne ukončení exekuce vedené proti nim.

Z tohoto pohledu by návrh zákona mohl být určitým řešením. Já se domnívám, že předložený návrh dostatečně neanalyzoval dopady návrhu na věřitele, tzn. zejména na instituce finanční, bankovní, potom na stavební bytová družstva, společenství vlastníků a další. Na rozdíl od stávající úpravy věřitel za nařízené odpuštění dluhu ve výši blížící se téměř 100 procentům nedostane prakticky žádné protiplnění. Také zvažování přiměřenosti pohledávek pouze v insolvenčním řízením jdoucím mimo synergicky provázaný systém práva, by mohlo způsobit výrazný nepoměr mezi dlužníky, kteří předmětné pohledávky řádně a včas plní, a dlužníky, kteří ať již vědomě, nebo nevědomě sice apelují na oddlužení, ale splácet nemohou a ani někteří nechtějí. Je zde ještě další závažná skutečnost, že návrh ve svém zaměření vytváří prostor pro jev spíše nežádoucí, kterým je tedy automatizace oddlužování. Věřím, že zákon, pokud projde prvním čtením a bude dán k diskuzi do výborů, může některé věci odstranit anebo změnit. Tedy vládní návrh zákona přináší řešení ve variantách, které by mohly podle předkladatele vést k řešení problémů insolvence zadlužených osob.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, paní a pánové, já budu úsporný ve svém vyjádření, protože návrh, tak jak je předložen, nezahrnuje řešení, které jsem předpokládal, že insolvenční zákon a jeho novela obsahovat bude. Předpokládám, že se k tomu dostaneme ve druhém čtení, respektive při jednání ve výborech. Jedná se o to, aby nebyl zcela dlužník zbaven svých procesních práv.

Já řeknu jeden konkrétní příklad, který dokládá to, jakým způsobem je možné rychleji řešit insolvenci, ale i samotná řešení, která jsou mezi věřiteli a dlužníky.

To se dá řešit.